Zasílání plateb, o tom jsem se tady už zmiňoval.

Pokud se tak nestane, tak potom teprve dochází k zabavení té platby.

Znovu opakuji, není to ve sporu s původním návrhem, z našeho pohledu se jedná o jeho zlepšení.

Za předkladatele, pane předsedající, jenom krátká faktická poznámka.